A já mám vlastně na to dlouho takový obraz, kterým se snažím a možná se vám pokusím vysvětlit, o co bych stál, aby se česká zahraniční politika pokoušela.

Rozumíte? Jsme společnost, která prochází možná ne v prostoru, ale v čase, údobím, které přináší překvapení, které přináší nejistotu, kde nás potkávají věci, které se dají často těžko odhadnout. A v takové situaci je strašně těžké, jak se to společenství chová a jak jsme schopni se chovat my k sobě. Proto mluvím o té velkorysosti.